Ne vždycky je úplně jednoduché dát do legislativy odbornost a sloučit ji s tou legislativní stránkou. Já jsem spolupodepsal ten původní návrh, a to už s tím, že mám určité výhrady k některým pasážím toho původního návrhu. A potom přišel, po nějaké době, ten komplexní pozměňující, tzv. kompromisní návrh. Já mohu říct, že podle mého soudu není kompromisní, ale je opravdu dobře udělaný.

Ono když máte tunového býka, tak mu málokdy vysvětlíte, že by bylo dobré, aby něco dělal nebo nedělal. Když je to... Prosím klid. Tak prosím.

Jsou případy, kdy i hospodářská i domácí zvířata nepěkně zraní nejenom chovatele, ale třeba i cizí lidi. Tak já vás požádám ještě jednou o klid, aby se pan poslanec mohl vyjádřit. Tak prosím.

To je také potřeba vždycky brát v úvahu. Je také pravda, že musíme dávat pozor, abychom v této legislativě nezašli příliš daleko. Ano, onen úzus, který byl, že zvíře je věc, to bylo dáno i historicky právem. A samozřejmě nikdo nepopírá, že zvíře je živý tvor, který cítí bolest, a je to správně, že se posouvá tato legislativa i to vnímání.

To, co tato legislativní úprava řeší, právě jsou i ty tzv. množírny.

Je taková, jaká je.

To je příroda. A je potřeba si uvědomit, že tak to v přírodě prostě chodí. My jako lidé nejsme zvířata, a proto se tak chovat nemáme a proto je dobré, abychom se také tímhle vždycky zabývali.

Mám tady jednu faktickou poznámku, přihlášku. Do obecné. Takže s faktickou poznámkou paní poslankyně Helena Válková. Prosím, vaše dvě minuty. A pak se připraví tedy paní poslankyně Pekarová za navrhovatele.

Ještě jednou ten kompromisní návrh.

Tak já mám s tím problém. Někdo s tím problém nemá. Myslí si, že je to správně. Rozhodne hlasování. Nyní tedy požádám o vystoupení za zpravodajku paní poslankyni Pekarovou. Prosím, máte slovo.

Musím reagovat na některé z těch věcí, které tady zazněly od paní zpravodajky.

Nicméně.

Současně však také dojde k navýšení horní hranice těchto trestných činů nad pět let, čímž se aspoň ty nejzávažnější trestné činy páchané na zvířatech přesunou z kategorie přečinů do kategorie zločinů.